Děkuji.

Děkuji, bylo to docela hezké, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedy, protože to bylo dlouhé.

A prostě udělat to pro jedny, neudělat to pro druhé není fér, protože to bylo ve stejný den, protože to bylo ve stejnou chvíli, protože to bylo v rámci stejné operace ze stejného důvodu a protože tak jako celou řadu veřejných služeb zajišťují kraje a zcela jistě na ně potřebují veřejné zdroje, tak obce také zajišťují celou řadu veřejných služeb v oblasti sociálních služeb, v oblasti zdravotních služeb, v oblasti infrastruktury.

Vy jste řekl, že vám to připomíná začátek vašeho mandátu po volbách...

Nikdo si přece nemyslel, že to chceme zmrazit na věčné časy.

Že kromě stávajících zaměstnanců o 21 tisíc s personálními náklady téměř 20 miliard navýšíte personální náklady státu? To opravdu bylo tak nezbytné?

Prosím ale, podívejte se na jednotlivé kapitoly.

Budou to prostě Babišovi úředníci, kteří tam přicházejí, aby explicitně se snažili dohnat to snižování efektivity, které pan ministr se současným počtem zaměstnanců není schopen.

A bude to stát 1,1 mld. korun, což je zhruba polovina té částky, kterou vy teď odmítáte dát obcím.

Ale budou to noví státní úředníci, kteří dostanou ty slušné platy, proti kterým já nic nemám. Ale 21 tisíc nových státních zaměstnanců za dva roky je nemrav, kolegové. To tady žádná vláda nikdy neudělala. To děláte jenom vy! Děkuji. Pan ministr. Děkuji, pane předsedo. Tak to byla typická manipulace, jak to pan Kalousek umí.

Resort financí má 25 tis. zaměstnanců.

Takže já bych poprosil skutečně fakta.

Jste dobří spolupracovníci, kolegové. Pane ministře, ano,.